Děkuji. Faktická poznámka, pan poslanec Blaha.

A mě velmi těší, že jste mě ujistil, že vy to máte jinak, že vy samozřejmě postupujete v zájmu České republiky a všech jejích občanů.

Pane poslanče, vaším prostřednictvím, pane předsedající, to je právě to, kde tam vznikl další zmatek, protože tam ta Česká inspekce, ale nejenom ta, to byla skupina České inspekce, vodoprávního úřadu a Povodí Moravy, a oni na základě místních šetření z těch 21 subjektů na tom začátku jich vyloučili drtivou většinu, ale novináři se ptali jenom na tu Dezu, takže on tam pak vznikl mylný dojem, že byla tzv. vyloučena pouze Deza, ale to vůbec není pravda.

Takže tam vznikl mylný dojem, že vlastně tzv. došlo k nějakému vyloučení jednoho subjektu. Ale to, znovu říkám, nemá absolutně žádný vliv na to, jak postupuje policie, protože ona si jede dál všechny vyšetřovací scénáře. Děkuji. Nikoho nevidím, takže končím všeobecnou rozpravu a přistoupíme k rozpravě podrobné.

Děkuji, pane předsedo, já už velmi stručně. Tak jak jsem řekl v obecné rozpravě, hlásím se k těm svým dvěma návrhům usnesení, takže to činím teď. Pan poslanec Benešík. Já bych, pane předsedo, s dovolením přečetl ta usnesení, tak jak přišla a jak jsme se domluvili s jejich navrhovateli na jejich pořadí, protože mám za to, že ta usnesení se nijak nenegují, nevylučují, jenom jsme stanovovali jejich pořadí, tak jak si myslíme, že by mohla být načtena. Ano, je to výborný nápad. Poslanecká sněmovna

Ani tato událost není dosud vysvětlena;

za další, předložila Poslanecké sněmovně konkrétní návrh opatření, kterým dojde k zamezení podobných úniků chemikálií nejen na řece Bečvě, ale na všech vodních tocích v České republice; Poslanecká sněmovna žádá ministra životního prostředí Richarda Brabce, aby do 30 dnů od dnešního dne předstoupil před Poslaneckou sněmovnu a informoval o průběhu vyšetřování, změnách a postupu v případě otrávené Bečvy. Za druhé. Poslanecká sněmovna žádá ministra životního prostředí Richarda Brabce, aby zveřejnil metodiku, podle které jsou v případě takových havárií odebírány vzorky a důkazy. A za třetí. Poslanecká sněmovna žádá ministra životního prostředí Richarda Brabce nebo vyzývá, pardon, omlouvám se, měním výrokové sloveso, tak jak mně to předložila Pirátská strana vyzývá ministra životního prostředí k vypracování a projednání závazného předpisu sloužícího k zajištění jednotného přístupu k šetření havárií v životním prostředí, ze kterého by vyplývaly kompetence jednotlivých orgánů státní správy a dalších zúčastněných subjektů, dále jasné závazné postupy upravující postup šetření a předávání informací mezi všemi zúčastněnými včetně vedení evidence všech úkonů tak, aby mohl být zpětně celý postup vyhodnocen, a tento závazný předpis předložit do dvou měsíců Poslanecké sněmovně. Děkuji. Ptám se, zda ještě někdo chce vystoupit v podrobné rozpravě. Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Není tomu tak. Slyšel jsem požadavek na odhlášení.